Totéž se týká i celé řady dalších oblastí, jako je třeba střední školství. Čili jsou to konkrétní finanční prostředky, které budou garantovat dobré fungování veřejných služeb, a já bych byl velmi rád, abychom už skončili s debatou, kde stavíme obce a kraje proti sobě, kde stavíme vládu a obce proti sobě. To rozhodně není cílem politiky vlády, abychom poškozovali obce, není cílem vlády, abychom poškozovali kraje, ale budeme postupovat postupně. Vaše problémy řešíme a budeme řešit postupně tak, abychom byli schopni zvládnout rozpočtové rámce a snižování deficitu státního rozpočtu. Tak to je, proto budeme dnes tady v Poslanecké sněmovně, pokud se dostaneme k hlasování, když ne dnes, tak někdy příště, hlasovat pro vládní návrh. Já myslím, že těžko můžete vládní koalici vyčítat, že hlasuje pro vládní návrhy. Opozice má právo podávat své pozměňující návrhy, má plné právo, aby přesvědčovala vládní poslance, ale nakonec musí rozhodnout mandát od voličů a musí rozhodnout vládní většina tak, jak je to ve fungování každé standardní demokratické společnosti. Děkuji. Dvě, tři faktické poznámky.

Tak možná překvapím pana premiéra.

Ale pan premiér, já se vracím ke své první faktické poznámce, vlastně řekl já neumím najít v jednom bilionu dvě stě padesáti miliardách dvě miliardy pro obce. Neumím, protože bych jim ohrozil rozpočet, který jsme navrhli a pro který, správně říká, nebude opozice hlasovat.

A věřím, že k tomu najdeme většinu.

Mimochodem například mnohé obce dotují významná kulturní zařízení, divadla, orchestry a podobné věci.

Děkuji.

Já ale musím odmítnout některá slova. Ono to zní honosně, když se řekne, že změna v DPH jde na důchodovou reformu na druhý pilíř. Nebudu opakovat, co byl druhý pilíř, ale přeložím do lidsky srozumitelného jazyka. Šlo o to, že ze státního rozpočtu měl být vyveden tunel do nepojištěných fondů, které nikdo nezajišťoval. Že nějaký důchodce dostane někdy nějaké peníze. Lidé to pochopili, nepřihlásili se do toho a je jasné, že v tomto ohledu prosím vás, nechte těch honosných slov, říkejte to po pravdě, že jste chtěli udělat tunel na státní rozpočet! Tomu každý rozumí. Chtěli jste ho udělat, nepovedlo se vám to. Teď jsou dvě přednostní práva. První je pan zpravodaj a potom pan předseda Kalousek. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, bylo tady hodně řečeno, co jsem tady měl poznamenáno. Ještě úplně aktuálně zareaguji na pana kolegu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího.

Ano, na rozpočtovém výboru jsem jako zpravodaj řekl neutrální stanovisko. Přesto velkou většinou rozpočtovým výborem tyto pozměňovací návrhy neprošly. Já absolutně nepochybuji, že obce potřebují peníze. Dělal jsem také starostu, jedno období jsem dělal místostarostu. A obce si s těmi penězi umí poradit, pokud je to schopné vedení obce a nesyslí peníze na účtě, což je možná dost častá věc a je to škoda. Nicméně nezpochybňuji velkou potřebu peněz obcím. Ale zase na druhé straně vím, že obce si přijdou na své peníze. A možná na větší peníze, pokud se opravdu zavedou v této zemi účinná opatření, která jsou běžná v celé Evropě a o kterých se mluví čím dál více.

Přitom je to nástroj, který významně, a to nemůže ani pan kolega Kalousek popřít, významně může pomoci k výběru DPH. A to jsou ty peníze pro ty obce. A v neposlední řadě vaše kritika našim... dejme tomu navyšování platů státním zaměstnancům. Ale to je právě proto, aby finanční úřad se zrekonstruoval.

Pan premiér sice řekl, že to byl podraz nebo co, že se snižovaly tarifní platy v minulém období. Ona byla taková doba. Byla krize, byla velká nezaměstnanost, nebyly nabídky práce. Soukromý sektor také snižoval peníze, proto nebylo v podstatě potřeba nějaké navyšování.

Ano, protože by ty lidi šli za penězi. To má naprostou logiku. Ekonomika roste.

A jestli se někde přidávají peníze, tak nekritizujte věci, které by měly být právě prorůstové a měly by obcím v koncovce přidat peníze. Ale opravdu znovu opakuji, já nemám problém přidat obcím. Zase nevím, kdo to byl tady z pravého spektra, řekl: my chceme spravedlivé rozdělování mezi kraje a obce. Mně se to nezdá.

Kdyby to byla pravda, co říkáte, tak by byl pozměňovací návrh v tomto smyslu.

Tento pozměňovací návrh, který kdyby tady byl z vaší strany, by možná odpovídal tomu: my chceme rozdělovat poměrně obcím a krajům. Vy prostě chcete navýšit těm obcím. Takže to není spravedlivé rozdělování. Ale ten tady není.